Ne úplná otevřenost online projednávání všeho. To prostě nefunguje.

Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Příčin je hodně, ale jedna je základní a to je vytváření legislativních špaget, které tady děláme tím, že neustále přijímáme zbytečné zákony a potom je novelizujeme. S přednostním právem pan místopředseda Filip. Děkuji, pane předsedající.

Já vám něco přečtu.

A teď vám ocituji článek 11 Listiny základních práv a svobod: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Tak. Tento zákon je přesně o tom, že porušuje Ústavu České republiky, protože vytváří rozdílné podmínky pro různé vlastníky! Buď tedy budeme respektovat jako poslanci a senátoři Ústavu České republiky, nebo nezbude nic jiného než zákon zrušit před Ústavním soudem pro jasné porušení Ústavy České republiky. Protože rozděluje vlastníky podle toho, jestli někdo má zveřejňovat a druhý nemá zveřejňovat! Prosím vás, vám opravdu nevadí, že kdekterý solární baron nezveřejňuje nic a každý, kdo má veřejný majetek, zveřejňuje všechno? Mně to vadí!

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím. Děkuju, pane předsedající. Já jsem pro ten zákon nehlasoval. Přesto dovolte, abych prostřednictvím předsedajícího vám něco vzkázal a něco řekl lidu této země.

Děkuji. Nyní neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. je tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že padlo veto dvou poslaneckých klubů, nemůžeme projednat tento zákon v prvém čtení. Padl zde návrh na zamítnutí v prvém čtení.

Opakuji, o čem budeme hlasovat. Je zde návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji.

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a tento tisk byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání?

Má někdo ještě další návrh k přikázání dalším výborům? Nevidím, v tom případě budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 87. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Druhý návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj a hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. Současně zazněl návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů na projednání.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že jsme zkrátili projednávání tohoto tisku na 30 dnů.